A hovořit tady o zrušení superhrubé mzdy a jejím nahrazení, promiňte, v jednom návrhu 19 procenty pana místopředsedy Hamáčka, v jednom případě 15 procenty pana předsedy vlády, mně to připadá trošku jako výsměch těmto lidem.

A většina zaměstnanců má ten příjem daleko, daleko nižší.

Ano, oni když oba dva pracují manželé, tak poskládají nějaký příjem, který jim stačí na to, aby pokryli nejnutnější náklady a něco málo ušetřili a umožnili studium a vybavení svým dětem.

Ten jediný smysl ještě, který tam vidím, pak je v té kompenzaci samosprávám. Ale jako celek ten daňový balíček, ať už v té vládní podobě, který prošel Poslaneckou sněmovnou, tak už v té podobě, která se vrací ze Senátu, nemá své opodstatnění. A už i vzhledem k tomu, že dnes tady máme schválený státní rozpočet a do toho budeme vstupovat daňovým balíčkem a budeme vlastně přelévat této vládě další finanční prostředky.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zkusím to naposledy. Ale chci mít čisté svědomí. To znamená, budu mít dvě poznámky. Poznámka číslo jedna, že sněmovní... vy tomu říkáte kompromis, to není žádný kompromis, protože jak sněmovní návrh, tak poslanecký návrh ignoruje zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Protože kdyby to bylo výsledkem této dohody, tak byste nikdy neměli na stole návrh na zrušení zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten návrh, tak jak leží na stole, a já to pokládám za legitimní, je návrhem ODS a ANO. Ti se na tom dohodli.

A já myslím, že tohle je fér, aby lidé věděli.

Znovu opakuji: Schvalujete stamiliardový propad mandatorních příjmů každoročně!

Já velmi prosím všechny, kteří jsou schopni vidět za volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce, aby tohle neschválili.

Tohle je prostě tak zoufale nekompetentní, že nikdo z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, vaší firmy, by nikdo z vás tohle nemohl udělat! Tohle jste schopni udělat jenom proto, že příští rok budou volby a nejsou to vaše peníze. Ale kdo pro to zvedne ruku, toho já si prostě nemůžu vážit!

Kolegové, kolegyně, já budu velmi stručný. Pane kolego Kalousku, já jsem si vás prostřednictvím pana předsedajícího pečlivě poslechl. A jenom mi vysvětlete, jak je to možné, že vaše strana chce jít do toho spolku Spolu, který se už teď nově nazývá dočasně spolu. To znamená, jestli si nevážíte ODS, tak jak je možné, že vaše strana chce jít společně dočasně spolu s ODS, tomu nerozumím. Pan poslanec Kalousek bude reagovat faktickou poznámkou. Sice se to netýká tématu, ale odpověď si to zaslouží, tak vám znovu odpovím. Jestliže teď uděláte tu věc, že snížíte každoroční mandatorní příjmy o 100 miliard, tak musíte vědět, že na druhé straně je ochota, síla a odvaha snížit i mandatorní výdaje o 100 miliard.

Bohužel jsem přesvědčen, že nebude mít většinu, takže k tomu nedojde. Ale oni alespoň drží svoji politickou linii.